Pokud se potvrdí vznesené pochybnosti o vážných vedlejších následcích vakcinace genetickými vakcínami, potom z toho jako společnost musíme vyvodit patřičné závěry, které zabrání opakování těchto chyb v blízké budoucnosti, a to včetně vyvození odpovědnosti konkrétních osob.

Dále nelze říci, co způsobí masivní promíchání naší populace a hlavně dětí s populací příchozí.

Jedná se o onemocnění, jejichž léčba je mimořádně finančně náročná a dlouhodobá a v případě HIV celoživotní. Dále upozorňuji na dlouhou inkubační dobu těchto onemocnění, kdy se vážné příznaky, se kterými se pacienti dostaví k vyšetření, projeví za několik měsíců až let. Dlouhodobý válečný konflikt byl vždy semeništěm dalších infekčních chorob a nelze vyloučit zavlečení zatím neznámých nebo nezvyklých přirozených, ale hlavně uměle upravených patogenních infekčních agens do naší populace. Je to kniha, která vyšla nedávno.

Společnosti, které se syntézou zabývají, se proto snaží toto riziko snížit. Jenže tyto metody jsou nedokonalé a prověřeno je pouze 80 % objednávek.

A vědci by v sobě tuto ochotu měli najít dříve, než přijde katastrofa. Konec citace.

Pokud budu v Poslanecké sněmovně, tak vám to, kolegové, budu opakovaně připomínat a budu se snažit pořádat semináře a konference na toto téma, kde budete srdečně zváni. S obratem k liberální až neoliberální společnosti, rozvojem moderní medicíny a digitalizace s možnostmi přesné kontroly a regulace je vyvíjen stále vyšší tlak na výkon povolání zdravotníků a psychickou odolnost i znalosti lékařů a všech zdravotníků v jiných než medicínských oborech. Prostředí, ve kterém jsou nuceni pracovat, je k nim stále více nepřátelské a jejich pracovní vytížení je enormní a mzdové ohodnocení v jiných oborech, ne tak náročných, srovnatelné nebo lepší.

Další velký dluh je ve vzdělávání mladých lékařů k praktickým dovednostem a znalostem prostřednictvím starších kolegů, kdy tyto vlastnosti kromě teoretických znalostí a nadšení a odhodlání tvoří základy kvalitní zdravotní péče. Zeptejte se mladých lékařů, jak se jim starší kolegové věnují. Na druhou stranu se zeptejte starších lékařů, jak se chovají mladší kolegové k nim. Je nutno si odpovědět na otázku, jestli je vše v pořádku a tok znalostí a zručností od starších k mladším je zachován a po odchodu starších kolegů jestli jsou jejich nástupci aspoň schopni reprodukovat schopnosti a zručnost odcházejících kolegů.

Dopad těchto faktorů na nemocnost naší populace a na kvalitu a dostupnost zdravotní péče by to mohlo mít značný.

Proto přijetí uvedeného zákona nemohu podpořit a je pro mě nepochopitelné, proč na tom vládní představitelé včetně pana ministra zdravotnictví trvají. Na druhou stranu je mně jasné, že tento zákon projde, a už nyní si dovolím předvídat blízkou budoucnost, kdy bude vláda sanovat miliardami ze státního rozpočtu nedobrou finanční situaci zdravotních pojišťoven, kterou nemohl nikdo předvídat ani očekávat.